Děkuji za slovo, vážený pane předsedající Ještě jednou prosím o klid. Děkuji.

Děkuji vám. Paní poslankyně, prosím.

Prostě by stačilo, kdybychom byli potichu a nechali jsme paní poslankyni, aby přednesla svoje názory a návrhy. Děkuji vám. Byla bych velmi ráda, abychom si prostě vyjasnili několik klíčových bodů, které jsou v tom navržené ke schválení, aby pak nikdo nemohl říkat, že o tom či onom nevěděl. Proto bych se ráda nejprve obrátila na pana zpravodaje a opravdu bych chtěla, aby tady zazněly Pardon, na pana předkladatele.

Sněmovna má rozhodovat informovaně a vědět, co to způsobí.

Jenom opravdu je za mě důležité si přiznat, když něco, co se navrhuje, tu situaci může bohužel jenom zhoršit. Ráda bych se tedy pana předkladatele zeptala na hlavní věci, které se tím zavádějí, a sice jaký má postoj k tomu, že se tím zavádí trestání nevinných lidí, lidí, co nic nespáchali, ale s tím takzvaným přestupcem bydlí v jedné domácnosti.

Přijde mi to poměrně nekonzervativní, proto se na to pana předkladatele ptám na trestání těch, co nic nezavinili, nevinných.